Už vám nedáme ani korunu! Já vás upozorňuji, že tyto informace ze strany podnikatelů, fabrik, ale také bohužel i obcí a krajů mám už dnes.

Když mě sociální demokraté takhle vyvolávají, já rád odpovím.

My přece máme rovnou daň! Dvě rovné daně v České republice. A ti, kteří přispívají do těch systémů a mají vyšší platy, tak samozřejmě přispívají mnohem více! Já mluvím o střední třídě. Toto snížení daní se dotkne především střední třídy. Ale to jsou ti, na kterých stojí naše veřejné finance!

Těm, kteří platí nejvíc, něco málo nechat. Pořád budou platit nejvíc! Pořád budou platit nejvíc! Tak se podívejte, jak se platí sociální a zdravotní pojištění! Je to dvakrát víc. Teď na ty otázky. Ta druhá: Nevím, proč by se mělo nějaké školné platit. Někdo navrhuje? My to nenavrhujeme. Pokud si nevyberou dobrovolně soukromou školu. Ale to je věc rodičů, kam investují svoje peníze. Jestli zvolí veřejnou školu, nebo soukromou. Do toho nám vůbec nic není! A ta druhá otázka, to jsem zapomněl už přesně... No to bude snazší. A ten argument, ano, máte pravdu.

Děkuji za slovo.

To jsou peníze lidí, kteří je vydělali. Vy už ty peníze lidí považujete automaticky za svoje! Vy byste nejradši chtěl, aby vám sto procent věnovali z té mzdy, aby všechno, co vydělali, vám dali, a teprve vy uznáte, kolik komu rozdáte! To nejsou vaše peníze, pane ministře! Stát má vybírat co nejmenší daně. Takové, aby zajistil základní veřejné statky a služby. To nejsou vaše peníze! Ty peníze lidi nejdřív museli vydělat, tak jim aspoň část z toho nechte! Od roku 2013 tato vláda vybrala o 400 miliard korun víc.

On tu ukazuje dvě daňové skupiny. Ty nízkopříjmové a vysokopříjmové. Ta střední třída, ti učitelé, ti zaměstnanci ve Škodovce? Ti nás dneska nezajímají? Ptal jsem se v několika otevřených řetězcích, jaká je jejich situace atd. Víte, tady vůbec neprobíhá diskuse o tom, co zajímá českého daňového poplatníka a tu střední třídu. Tu jsme úplně vynechali. Kdy se tady začneme bavit o tom, co uděláme pro českého podnikatele?

Já jsem chtěl poprosit, jestli by mohla ctěná Sněmovna už konečně hlasovat.

Takže jsem vás chtěl poprosit, jestli byste si to nenechali na příští rok, ty ideové střety, a že byste mohli hlasovat, abych mohl jít do práce! Takže se omlouvám, ale zkuste prosím hlasovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo dvě minuty.

Jste v práci, pane poslanče. Takže nevím, čemu se divíte. A myslím, že je dobře, že padají argumenty pro a proti, a já přináším argumenty pro. A abych odpověděl paní poslankyni Valachové prostřednictvím pana místopředsedy, ano, já myslím, že mnozí podnikatelé a zaměstnavatelé to přivítají, protože sníží tlak na zvyšování mezd, protože člověka zajímá čistý příjem. Ne hrubý nebo superhrubý, to si řekněme otevřeně.

Protože máme přímé dopady pandemie na ty, kteří nemohou podnikat, kteří mají omezené podnikání, a také nepřímé tím, že je nižší poptávka. A jestli chceme udržet pracovní místa, tak není dobré zvyšovat náklady, které se zvyšovat nemusí, zaměstnavatelům a podnikatelům. To je poctivá odpověď. Ano, to je cesta, aby lidé měli víc peněz v peněženkách na úkor státu, ne na úkor svého zaměstnavatele. A myslím si, že v této těžké ekonomické době je to správné řešení.

Já jsem ráda, že pan kolega potvrdil to, čeho se řada zaměstnanců obává.

A od zaměstnavatele, kterému odvádějí svou práci, nedostanou nic. Takže to je skutečně radostná zpráva. Uvidíme, co na to řeknou. A druhá věc. No, školné, to opravdu my jako sociální demokracie nenavrhujeme. To jste navrhovali vy, Občanská demokratická strana. Stejně jako zdravotnické poplatky. A byl to celkový váš přístup, tak jak jste navrhovali rovnou daň. Spolu s rovnou daní jste navrhovali toto!